A kolik energie bychom takto získali?

Žádné záložní zdroje.

Tak tady za pozornost stojí dvě sdělení.

Čili i bez tohoto dalšího bilionu, který je tedy jakoby navíc, ta čísla jsou naprosto odstrašující.

Podíváme se na stránku kritické suroviny na webu Evropské komise.